Rozvojová spolupráce má stále podporu většiny české veřejnosti.

V současné době, kdy je ve světě trendem minimalizovat dotace a zvyšovat podíl investičního kapitálu v rozvojových zemích, potřebujeme prostředky na rozvojovou spolupráci pro co nejlepší zajištění konkurenceschopnosti ČR mezi ostatními dárci, zejména pro mobilizaci investičního kapitálu tak, abychom byli schopni účastnit se rozvojových investic svými dodávkami a službami. Rozvojové cíle tisíciletí OSN ukázaly, že je možné bojovat proti chudobě, zlepšovat životní podmínky lidí a dát jim šanci na důstojný život. Počet podvyživených dětí klesl o polovinu stejně jako dětská úmrtnost. Devadesát procent dětí na světě chodí do školy. Zároveň však téměř 800 milionů lidí žije v extrémní chudobě a prakticky stejný počet lidí je podvyživených.

Česká pomoc by měla být předvídatelná a transparentní, poskytovaná bez postranních úmyslů a tak, aby bylo zřejmé, že je poskytována Českou republikou. Rozvojová spolupráce pomáhá lidem zvládat problémy, které je jinak často nutí opouštět místa, kde žijí. Díky ní se lidé dokážou lépe připravit na klimatické změny příchod stále častějšího sucha či povodní nebo získají vzdělání, které jim pomůže najít si práci či začít podnikat, a tím si zajistit obživu pro sebe a svoji rodinu. Je výhodnější investovat do řešení problémů lidí na místě než se potýkat s následky.

Celá důvodová zpráva je k nalezení v systému o pozměňovacího návrhu, takže já poprosím potom o podporu tohoto návrhu, neboť si myslím, že je v souladu se zahraničními zájmy ČR. Děkuji za slovo. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům.

Následně pozměňovací návrhy představím.

Výdaje kapitoly 309